Já si podnikatelů vážím a věřím, že se nám i v nadcházejících měsících bude dařit podnikatelské prostředí kultivovat a byrokratické překážky odstraňovat. Děkuju za pozornost. Děkuji, pane místopředsedo. Tím posledním, kdo je přihlášen do obecné rozpravy, je paní poslankyně Margita Balaštíková. Máte slovo.

Jenom bych mu chtěla prostřednictvím pana předsedajícího vzkázat, že před bohem jsme si všichni rovni, pokud k němu ještě tahle informace nedoputovala.

Po šesti letech ale podniky mluví jinak.

Proč?

Ale to ne. Musíme zabalit svůj návrh do nesmyslných podpůrných argumentů a hlavně odmítáte vzít v potaz postoj svazů a komor, které zaštiťují jednotlivé podnikatele a firmy a které vám předkládají své požadavky, a to je nerušit, nebo alespoň ponechat dobrovolné EET, protože většina jejich členů v tom stále pokračuje. A co třeba říkají?

Systém ale hlavně odstranil vyplácení zaměstnanců načerno bez zaplacených odvodů na zdravotní a sociální pojištění, což se projevilo ve mzdách a zcela určitě se projevilo i ve státní pokladně. A my bychom měli vzít v potaz jejich požadavky podporující žádosti za svazy a komory a posoudit, zda ta dobrovolnost by nebyla tím nejvhodnějším řešením, lepším než to ukončení. A jako důvody bych uvedla za prvé, přejí si to zástupci svazů a komor, kteří zastupují jednotlivé podnikatelské subjekty, velké, malé, střední. Požadují to oborové svazy zastupující jejich zaměstnance. A opravdu, i když to neradi slyšíte, to narovnává podnikatelské prostředí, protože u některých firem nelze prodávat bez faktury. Na fakturu, pane? To přece není možné.

A pokud cítíte, že k některým sektorům není EET spravedlivé, tak přece máte jiné nástroje, můžete to řešit zavedením jiné výše daně z podnikání z těchto sektorů. A uměli byste to určitě upravit.

Ale to určitě pan ministr financí ví. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní poslankyně. Mám zde jednu faktickou poznámku, zatím poslední, a to je pan poslanec Volný.

Jak tohleto můžete říct?

Děkuji.

Ale my bojujeme a snažíme se o dobré podnikatelské prostředí i pro ty nejmenší živnostníky, nejmenší drobné podnikatele, pro které prostě ty náklady jsou vysoké a kteří nejsou organizováni v žádných z těchto svazů, a jejichž hlas tudíž možná není slyšet v nejrůznějších médiích, ale kdybyste objížděl ty venkovské podniky a podnikatele, tak vám povědí, že to prostě pro ně problém byl.

Děkuji.

Mě prostě zarazilo, že absolutně popíráte názory těch, o kterých mluvíte, že to pro ně děláte, a říkáte, kdybyste si objel...

Děkuji.